Další příklad. To byla zase redakce Reportéři ČT.

A také je to ukázka toho, v čem tkví klíčová důležitost mediálních kontrolních rad volených pouze Poslaneckou sněmovnou. Nenechme se proto o ni připravit. Já také děkuji. A další do obecné... Prosím. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, slyšeli jsme tady už celkem hodně projevů dnes. Ty věci se pořád táhly v té rovině politického ovlivňování a směřování k politickému ovlivňování veřejnoprávních médií.

Tak děkuji. Tím pádem dnešní projednávání této schůze musím přerušit, protože budou potom následovat další mimořádné schůze. Děkuji.